Také bych chtěl apelovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zdravotnictví, protože je to skutečně záležitost sociálnězdravotního pomezí. A je tam potřeba už konečně definovat, co to je sociálnězdravotní lůžko, příspěvek na něj, s tím souvisí samozřejmě zdravotní pojišťovny. Jako další bod lékařská posudková služba.

Děkuji moc. Prosím, vaše dvě minutky.

Já věřím tomu, že poslanci ho skutečně podpoří. Chtěla bych upozornit ještě na jednu věc.